Děkuji panu ministrovi vnitra. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Valentu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dámy a pánové, zástupce navrhovatele nám tuto novelu objasnil poměrně vyčerpávajícím způsobem, tudíž se mohu omezit pouze na stručnou rekapitulaci a také na několik relevantních postřehů. Vlastní komentář připojím později v rozpravě. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 509, včetně jeho odůvodnění by mohly působit pro nezainteresovaného člověka nadmíru složitým dojmem, ale ve skutečnosti se podle mého názoru jedná sice o technicky jednoduchou záležitost, paradoxně však s eventuálními systémově závažnými dopady, protože nejde o nic menšího, než je kompenzace čistých nákladů, tedy o způsob kofinancování České pošty, jednoho z posledních státních podniků v České republice. Hlavním cílem této novely by mělo být, jak již bylo zmíněno, nastavení dlouhodobě udržitelného mechanismu financování čistých nákladů České pošty. Tento mechanismus by měl našim občanům zajistit do budoucna poskytování základních poštovních služeb v optimalizované kvalitě, a to prostřednictvím pro každého dostupné sítě poštovních provozoven. V samotném vládním návrhu jsou představeny, jak již možná také uvedl předkladatel, čtyři varianty možného financování úhrady tzv. univerzální služby od nulového řešení, tedy zachování stávajícího stavu, přes dvě jistým způsobem podobné alternativy společné úhrady univerzální služby státem a také kompenzačním fondem až po variantu úhrady čistých nákladů pouze ze státního rozpočtu.

Projednání předložené novely a poté zejména naše závěrečné hlasování napoví, kudy se bude způsob úhrady univerzální služby České poště a dost možná i samotný její osud do budoucna ubírat.

Kolegyně a kolegové, děkuji za vaši pozornost a dovoluji si navrhnout Sněmovně přikázání této novely ještě také výboru rozpočtovému, neboť se může jednat o poměrně významný zásah do státního rozpočtu. Současně bych si vás dovolil, pane předsedající, požádat o možnost vystoupení v následné rozpravě, tedy poté, až ji otevřete. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které pokud pan zpravodaj má zájem, tak má přednostní právo. Prosím, po něm pan poslanec Pilný, pak pan poslanec Horáček a Kučera. Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající.

Omlouvám se, pane zpravodaji. Také vyjádřím svůj osobní názor a poprosím Sněmovnu a poslance o klid. o další existenci České pošty jako státního podniku, o výši kvality poskytovaných služeb, ale i o dalším osudu tisíců poboček a desetitisíců poštovních zaměstnanců. Chtěl bych říci, že já se také, a to v souladu se stanoviskem navrhovatele, přikláním k variantě pod bodem IV, tedy k plnému hrazení z kapitoly státního rozpočtu, neboť z logiky věci mi jasně vyplývá, že základní služby u České pošty objednává stát, a proto také on by měl tyto čisté náklady uhradit a nepřenášet je nespravedlivě dále na jiné soukromoprávní subjekty. Odlišný způsob tedy úhradu základní služby prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu, jak o něm hovořil pan předkladatel, využívá ze států Evropské unie snad jen Estonsko, Kypr, Slovensko a částečně také Itálie, a ta samozřejmě pouze v kombinované verzi. Problém s kompenzačním fondem u nás můžeme hledat ale i v tom, že do něj nechce přispívat ani Česká pošta, ani její konkurence. V mnou doporučované variantě úhrady čistě z kapitoly veřejného rozpočtu také spatřuji, a to asi možná nadmíru naivně a přehnaně optimisticky, jakýsi vyšší stupeň nezbytné ochrany před eventuální privatizací České pošty. Ta nám reálně hrozí, neboť již i takovéto úvahy jsme mohli z různých kanálů zaznamenat.

Na margo procesu tvorby této vládní novely musím ale nejen ke své lítosti bohužel poznamenat, že je známo, že ministr financí pan Andrej Babiš dlouhodobě veřejně tvrdil, možná i tvrdí, že Česká pošta generuje zisk a účtech má přes dvě miliardy korun a také disponuje celou řadou dalších rezerv, a proto by neměla dostávat peníze ze státního rozpočtu, a to alespoň pro rok 2015.

Působení kompenzačního fondu se jeví ve stávajících konturách jako zcela nespravedlivé, a to z důvodu, že Česká pošta sama do něj vkládá celých 75 %, a navíc také že ještě 1 % čistých nákladů držitele poštovní licence je považováno stávající právní úpravou za takzvaně spravedlivé a již dávno kompenzováno takto není.

Věřím však, že tento závažný a nebezpečný rozdíl v názorech na hospodaření nejen státního podniku, a tak potažmo i na ekonomiku státu byl již překonán a vyřešen a že dnes, když nám vláda předkládá tuto novelu, je ve svém postoji již jednotná a konzistentní. I když musím konstatovat, že si nejsem bohužel v tomto ohledu osobně vůbec jistý a obávám se, že v této souvislosti eventuálních kompromisů a ústupků mezi ministerstvy, které by samotný princip této novely mohly posléze částečně či plně zatemnit.

Takže vám děkuji, těm, co poslouchali, za pozornost a těším se na další proces schvalování této novely. Děkuji panu poslanci Valentovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, je nesporné, že když stát poskytuje službu svým občanům prostřednictvím organizace, která je stoprocentně vlastněná státem, že by ji také měl zaplatit. Není také pochybnost o tom, že kompenzační fond, kterým se má tato služba financovat Já se strašně omlouvám, ale pane poslanče, já vás vůbec neslyším, proto prosím třeba pana poslance Jandáka, aby se ztišil, pana poslance Svobodu a další, aby přestali hovořit. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Takže je jasné také, že kompenzační fond, který byl pro tyto účely vytvořen, nefunguje. Potud tedy žádná.